Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře.

A je určitě legitimní a potřebné diskutovat o nouzovém stavu. Ale také vysvětlovat. Trpělivě vysvětlovat.

Ale to je úkolem vlády, aby toto sdělovala.

A víme, že komunikace je základ pro politika.

Anebo si vezmeme maximálně, co se nám hodí.

Mluvím samozřejmě teď k vládě jako celku. Chtěl jsem pana ministra zdravotnictví ubezpečit jako osobně, že si jeho přístupu vážím, to říkám opakovaně.

A na to narážím také.

Já jsem tady seděl opravdu celé dopoledne, sedím teď, snažím se mluvit k věci, tak jsem si dovolil tady toto podotknout. Několik tedy poznámek ke konkrétním věcem. Školství.

Že to vzdělání prostě bude velký problém dostat zase do normálních mezí. To jsem chtěl pana ministra požádat, aby se k tomu vyjádřil.

Ale myslím si, že opravdu je velmi nutné myslet především na ty mladší ročníky, nebo na maturanty a poslední ročník základní školy, protože jednak mají před sebou ty další důležité události, ale hlavně také musíme myslet na ty přetížené rodiny. Vím sám, o čem mluvím.